Prostě jenom si požádali o předčasný odchod do důchodu.

Děkuji. Také děkuji.

Pane poslanče, prosím.

Umíte si představit, to bylo opačně a my bychom byli vládní strana, byl by tady jediný ministr, vy byste byli v opozici, tak jestli by to pro vás bylo úplně v pohodě, že sem ministři běží jenom pouze, když se má hlasovat? To je taková poznámka před závorkou.

Tady je potřeba si říct, že sice máme průběžný systém, ale každý z nás si prostě platí sociální pojištění a z toho se potom vypočítá jeho důchod.

To znamená, tahleta komunikace mně přijde nešťastná.

A to mně přijde komunikačně velmi nevhodné. Proto bych si tady dovolil pár čísel, abychom viděli ten kontext.

Tím vším nechci říct, že se nemá dělat žádná úprava, prosím pěkně, abych byl pochopen.